Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Válková. Připraví se pan poslanec Borka.

Zadruhé v článku 1 navrhuji vložit nové body 6 a 7.